Tak to fakt ne.

Pan předseda Fiala tady argumentoval tím, jak tady všichni hovořili o tom, jak je všechno bezvadné, úžasné a jak je všechno zalité sluncem.

Děkuji, vážená paní předsedající. Vážení kolegové, já jenom v krátkosti. Opravdu, tato vláda ty problémy nevytváří. A my to tady všichni víme, víte to i vy. Tady opravdu problémy jsou.

A jak řekl kolega pan Skopeček, nikdy tady nezaznělo, že je všechno zalité sluncem. To není pravda. Ministři tyto problémy vnímají a snaží se je řešit. A to vidíme i u těch léků.

Opravdu to jsou takové polopravdy, které se dobře pamatují, ale není tomu tak. Ona lež se rychle zapamatuje, ale vyvrátit to, to nám bude opravdu trvat zase dlouho.

Já moc děkuji, paní předsedkyně.

A toto je jednoduše fakt. Já tam bydlím, já tam žiju, já to dělám. Takže když tato vláda tady řekne něco opozici a vládním poslancům o tom, jakým způsobem vládne a co dělá, a potom nikdo z nich nemá možnost na tato slova reagovat, ba bych řekl u některých je regulovat, ba bych řekl u některých je uvést na správnou a pravdivou míru, tak to znamená, že takhle si představujete nějakou demokratickou diskusi?

Já jsem mu nenadával. Ale pozor, tady pan Skopeček říká dokonce, že se nesmí kritizovat ministr? Říkal, že tady budou sedět jako oukropci, aby jim někdo nadával a kritizoval je. My jsme jako opozice tady proto všichni poslanci jsou tady proto, aby tuto vládu, tu exekutivu jednoduše hlídali, kritizovali, určitě nenadávali, ale to se tady od dnešního rána nedělo, já osobně jsem tady vystupoval několikrát a nedělal jsem to.

Paní předsedkyně, prosím. Děkuji za slovo.

Tak snad jen abychom si to tady řekli. Děkuji.

Já jsem jenom říkal, že se divím tomu překvapení, které tu předváděl pan předseda Fiala, že jako si ta vláda dovoluje vystoupit a taky se těm argumentům, často nesmyslným, často polopravdivým, či dokonce lživým, postavit.

Pane místopředsedo, já k vám chovám úctu. Prosím vás, já už jsem prosila i včera, oprostěte se od toho, že toto je nějaká předvolební kampaň pana Babiše.

Prostě není tady, jsme tady my. A já si myslím, že si zasloužíme věcnou debatu.

Ale v současné době si myslím, že opozice s vámi chce vést věcnou debatu. A problém je ten, že tady nemáme ani jednoho ministra... Jednoho ministra, pana ministra dopravy... Ale většinou ty otázky, které tady byly... Pardon...

Tak děkuji moc, paní předsedající. Já znovu budu reagovat na pana místopředsedu Skopečka.

Proto jsme svolali mimořádnou schůzi Sněmovny, ano?